Tuto schůzi jsem svolala podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Nikoho s jiným návrhem se hlásit nevidím, proto dávám hlasovat Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 57. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce.